To se mi hrubě nelíbí. Podle mě je to zneužití § 99 a jednacího řádu a já budu jednoznačně hlasovat proti, aby se to projednávalo ve stavu legislativní nouze.

Dámy a pánové, já navážu na to, co říkal kolega.

Ten zákon je v zásadě jednoduchý a říká, že firmy, které v minulosti dostaly investiční pobídky, hlavně se jedná o slevy na daních, a jsou tam podmínky, že vytvoří nová pracovní místa, můžou splnění té podmínky, nemají tři roky, ale o dva roky prodloužit.

Já nevím, jestli tímto zákonem zachráníme všechna nová pracovní místa, ale pokud můžeme zachránit alespoň část z nich, tak to udělejme. A neumím si přestavit větší hospodářský zájem než právě v tomto případě.

Jedná se o to, že firmy dostaly příslib investiční pobídky, zejména slevu na dani, aby podle stávajícího platného zákona do tří let ty podmínky splnily a tu investiční pobídku získaly.

Proto já na vás, kolegyně a kolegové, apeluji, nedělejme takovéto precedenty v legislativním procesu. Nerezignujme na klasický zákonodárný proces a nesnažme se všechno napasovat do stavu legislativní nouze, protože skutečně by to bylo špatným příkladem a precedentem pro všechny další, ostatní případy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Ještě někdo si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Mezitím přednesu návrh usnesení: